Zaprvé.

Prostě nestíhá se to.

To je argument číslo jedna. Argument číslo dva.

Ano, ty výsledky jsou závislé na učitelích, ať chceme, nebo nechceme.

Přiznejme si tedy, že současně nastavený systém není schopen vytvořit takové podmínky, aby studenti v této plošné variantě byli u matematiky úspěšní. Odklon od té povinnosti, která nepřinese radost z matematiky, nepřinese ani větší znalost matematiky, je vcelku logický. Ale všem, kteří v tom meziprostoru vypouštěli informace, že tím končí matematika nekončí. Ty kroky, které byly tady uvedeny v době, kdy se schvalovala povinná maturita z matematiky, nabíhají postupně.

Takže těžko mohl zafungovat v předchozích třech nebo čtyřech letech, když nabíhá teď. Druhá věc metodické kabinety, sdílení příkladů dobré praxe. Ano, metodické kabinety v rámci evropského projektu, který spravuje ministerstvo, se rozbíhají, jsou velmi chváleny, ale bude trvat, než se ten efekt projeví. Toto je další argument, že ty kroky se dějí pro podporu matematiky.

To znamená vyšší úrovně maturity z matematiky. Ano, uznávám, i ta je dobrovolná, ale byl by to ten level, po kterém jsme tady volali, který ukazuje vysokým školám, obzvláště technického zaměření, že student má matematiku na takové úrovni, že tato matematika plus osvědčuje, že by v podstatě na tu školu opravdu mohl bez přijímaček z matematiky a že hlavně je schopen v té škole úspěšně dál pokračovat. Toto jsou argumenty, které mě vedly k předložení tohoto návrhu zákona. Nemyslím si, že když zůstane povinnost, tak kromě neúspěšnosti studentů, že je tímto bičem naučíme se učit, když jsem teď řekl minimálně tři argumenty, které směřují k tomu, že nejsou podmínky pro takto plošnou povinnost.

Takže jsem připraven diskutovat nejenom na tomto fóru, ale celkově i o nápadech z vaší strany, jak zlepšit výuku matematiky. A možná nejdůležitější poznámka na úvod.

I tuto debatu nad rámec obyčejné debaty nad povinností či nepovinností maturity z matematiky navrhuji, vítám a věřím, že bude vyslyšena, ať to bude mít povahu kulatého stolu, či čehokoliv jiného.

Děkuji za úvodní slovo. Děkuji panu ministrovi. Konstatuji, že poslanec Běhounek ruší svou omluvu od 11 hodin a je přítomen. Nyní dám ještě slovo panu zpravodaji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, vláda předložila Sněmovně návrh zákona 13. listopadu 2019. Navrhovatel navrhl Sněmovně projednání návrhu zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvním čtení, nicméně již jsme zaznamenali veto dvou poslaneckých klubu, a tak to možné nebude. Pan ministr zmínil základní body tohoto návrhu, týkající se především maturit. Já jenom zmíním, že obsahuje takové tři hlavní kapitoly, a to je přesun písemné práce a ústní zkoušky ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturity, která je již v gesci škol.

A třetí, menší část je zavedení nepovinné zkoušky, takzvané matematiky rozšiřující v rámci společné části maturitní zkoušky. Zároveň vzhledem k tomu, že v Poslanecké sněmovně je již předložen návrh školského zákona také řešící maturity jako poslanecký návrh zákona a zařadili jsme ho hned za tento bod, tak bych požádal pana předsedajícího, aby mě přijal jako prvního v obecné rozpravě, abych mohl navrhnout sloučení rozpravy pro oba dva tyto body.